Naopak se ale musím ohradit proti té druhé výtce. Ta byla myšlena dobře. Ta byla myšlena jako apel na Sněmovnu a prosba, abychom si lépe kontrolovali volební lístky. Prostě abychom nedělali zbytečné chyby v těch volbách. A samozřejmě že ta volba je tajná, my nevíme, kdo který lístek označí, ani se to fyzicky nemůžeme dozvědět. Takže tady se musím důrazně ohradit, tam nedochází z mé nebo z naší strany ve volební komisi k žádnému pochybení. Děkuji. Ještě fakticky pan předseda Kalousek.

Já dám prostor ještě panu předsedovi volební komise. Ale my jsme teď v procedurálně složité situaci. Já jsem umožnil vyhlášení výsledků voleb, ale bod, který projednáváme, je státní rozpočet, takže děkuji za pochopení. Prosím teď s přednostním právem pan předseda Stanjura.

To sem skutečně nepatří. Ale proč ne.

S tím jsem se skutečně nesetkal. A já bych to potřeboval vysvětlit.

Jak je to označené v těch listinách? Jestli to byl manévr hnutí ANO, jak zvolit pana poslance Ondráčka, tak tomu rozumím.

Tak to je tady opravdu novinka. To je jeho legitimní právo.

Protože to není tajná volba. Faktická poznámka pana poslance Jurečky.

To se bojím, že tedy není úplně hlasovatelné. A procedurálním návrhem zpochybnit výsledek voleb je podle mě nehlasovatelné. Já přeruším sněmovnu na pět minut.